Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Stanovisko prosím. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh B34 pana poslance Jana Zahradníka. Prosím stanovisko.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Prosím stanovisko. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.